Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádaly tyto poslankyně, poslanci a členové vlády. Pan poslanec Adam od 11.30 zdravotní důvody, pan poslanec Bartošek pracovní důvody, paní poslankyně Benešová pracovní důvody, pan poslanec Černý zdravotní důvody, pan poslanec Faltýnek zdravotní důvody, pan poslanec Petr Fiala rodinné důvody, pan poslanec Fiedler od 13.00 hodin osobní důvody, pan poslanec Gabrhel pracovní důvody, paní poslankyně Golasowská rodinné důvody, pan poslanec Holík rodinné důvody, paní poslankyně Chalánková zdravotní důvody, pan poslanec Jandák zdravotní důvody, paní poslankyně Kailová zdravotní důvody, pan poslanec Komárek do 11. hodiny osobní důvody, paní poslankyně Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Martin Novotný osobní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Pleticha pracovní důvody, pan poslanec Ploc pracovní důvody, pan poslanec Plzák pracovní důvody, paní poslankyně Putnová osobní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedláček od 12. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Soukup od 12. hodiny zdravotní důvody, pan poslanec Šenfeld osobní důvody, paní poslankyně Váhalová rodinné důvody, pan poslanec Velebný zdravotní důvody, pan poslanec Volný zdravotní důvody, pan poslanec Zahradníček osobní důvody, pan poslanec Zemánek osobní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek zdravotní důvody, pan ministr Mládek zahraniční cesta, pan ministr Pelikán pracovní důvody, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Tolik omluvy.

Je tomu tak. Prosím pana předsedu Miholu.

Prosím o vaši podporu. Ano.

Byť tady můj kolega navrhl předřadit jiný zákon jako první bod, tak já také navrhuji ho zařadit jako první bod, a hlasováním rozhodneme, na druhé čtení, které proběhne 17. února. Děkuji. Pan zpravodaj nebo pan předseda výboru sociálního mě neposlouchá, ale je to asi potřetí na této schůzi, když slyším, že je dohoda napříč politickým spektrem. Zřejmě se tím myslí dohoda napříč koalicí. To tedy nebude. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí. Ano, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.